Už se k tomu blížíme a jsem za to velmi rád. Děkuji. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Není tomu tak. Můžeme pokročit.